A já mám tu prezentaci s sebou. Pokud byste očekávali nějaký sofistikovaný, propracovaný model údajných přínosů EET, tak byste byli zklamáni jako já.

To jednání trvalo, já nevím, skoro dvě hodiny. Mnozí kolegové a mnohé kolegyně vidím paní poslankyni Kovářovou se toho jednání účastnili a musím říct, že nás ministerstvo nepřesvědčilo, že ta metodika je správná.

To jsou čísla, která vycházejí z pravidelného měsíčního hlášení, které publikuje Ministerstvo financí, na tom není co rozporovat.

Protože když budeme schopni definovat autonomní růst, to znamená bez jakéhokoliv vlivu vlády, kterékoliv vlády, tak pak nám zůstane ten rozdíl a pak můžeme debatovat, jestli něco přineslo kontrolní hlášení, jestli něco přineslo EET, jestli něco přineslo jiné legislativní nebo exekutivní opatření vlády. A jak na tuto otázku Ministerstvo financí odpovědělo, jak definovat autonomní ekonomický růst.

Zapomnělo se to byl jeden z dotazů, které jsme položili, pokud se bavíme o sektoru ubytování na zahraniční turisty.

No budiž.

Ale nijak neodpovídá, jak se dostat k odhadu toho autonomního růstu. Respektive odpovídá, ale opravdu mi to připadá jako matematické cvičení... Matematika byla až na druhém stupni. Říká, že odvětví maloobchodu, ubytování a stravování je z převážné části ovlivněno nákupy konečných spotřebitelů, což je bezesporu pravda. A teď přicházejí dvě čísla, která si Ministerstvo financí vymyslelo, tak aby jim to zapadlo do jejich údajného výpočtu. Podíl spotřeby domácností a vlády na NACE 55 je 97 % a podíl spotřeby domácností a vlády na NACE 56, což je...

Maximálně ve čtyřech procentech.

A každý den platí ubytování. Myslím si, že to prostě není správné.

A to je vlastně všechno. A tomu říká Ministerstvo financí metodika výpočtů údajně příznivých rozpočtových dopadů EET.

Je to tak.

Já tomu prostě nevěřím , ale pokud vám třeba kolegyně, ministryně pro místní rozvoj, podá informaci podle mě takové informace jsou zjistitelné tak se omluvím. 96 % ubytování platí české domácnosti. Každý jste z nějakého města.